Děkuji, pane předsedající. Opakování je matka moudrosti. Všichni jsme dostali vytištěnou proceduru, resp. jednotlivé pozměňovací návrhy.

Takže děkuji. Dostali jste rozdány pozměňovací návrhy, byli jste seznámeni s procedurou. Nechám hlasovat proceduru jako takovou. Ptám se, kdo je pro.

V hlasování pořadové číslo 12 je přihlášeno 168 poslanců, pro je 159, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji.

Já vás odhlásím na žádost.

Omlouvám se, já toto hlasování budu považovat za zmatečné. Budeme hlasovat znovu. Zeptám se na stanoviska pana ministra. Stanovisko pana zpravodaje? Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?